Tady žádné z výše uvedených omezení, tak jak jsem vám je přečetla a okomentovala, tak by masakrům v Paříži nezabránilo.

Evropská komise tvrdí, že zbraně použité při pařížských masakrech nebyly koupeny legálně jako automatické a už vůbec ne samonabíjecí, ani nebyly propašovány zvenčí. Podle Komise byly koupeny jako znehodnocené a kvůli nedostatečným předpisům o znehodnocování je teroristé snadno opravili do původního stavu. To je ovšem v rozporu s evropskou směrnicí. Ta jasně říká, že znehodnocená zbraň musí být nevratně upravena do nefunkčního stavu.

A orgán za vydání těchto pokynů a dohlédnutí na jejich dodržení byla Evropská komise. Ano, čtete, nebo vy mě posloucháte, správně, podívejte se sami. Směrnice číslo 2008/51/EC, článek 13/1 praví: Komise vydá postupem podle článku 13a odst. 2 společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby.

Máme konec roku 2015. Neprodleně sdělí Komisi její znění. To znamená, že Komise o tomto problému ví nejméně pět let, nic neudělala. Teprve minulý týden tyto pokyny narychlo vydala, jsou šité horkou jehlou, s tím, že zabrání dalším masakrům v naději, že lidé přehlédnou skutečnost, že i pařížským masakrům se dalo zabránit, kdyby Komise těch pět let něco dělala. Bohužel ta situace s tím projednáváním a s úmyslem to prosadit za každou cenu, ta informace je vážná, Komise je odhodlána provést své plány za každou cenu v nejkratší možné době. Proto se na vás znovu obracím, abyste apelovali na své kolegy europoslance i na kolegy ve frakcích, ve kterých jste sdruženi, vidím tady pana ministra zemědělství, tak mě samozřejmě okamžitě napadá myslivost, vidím tady pana ministra obrany, mj. spousta těch instruktorů, kteří drží zbraně, tak jak jsem vám je popsala, a držet je budou muset přestat, pokud ta směrnice bude platit, tak fungují jako instruktoři ať už pro aktivní zálohy, nebo i pro profesionální armádu, která si je najímá, takže i to přinese komplikace tohoto typu. Skutečně v České republice máme velmi přísné podmínky pro získání zbrojního průkazu, ale, a to je správné, že práva vyvažují povinnosti, majitelé zbrojních průkazů mají pak velké možnosti, co si koupí a co s tím dělají.

Z toho jednoznačně vyplývá zbraně v České republice a právní úprava, ať už to je zákon o zbraních 111/2002 plus ostatní prováděčky, nepředstavují žádné bezpečnostní riziko.

Každá jedna zbraň musí být zaregistrována a každá jedna zbraň je pravidelně policií kontrolována při prodlužování zbrojáku.

Těch opatření, které Česká republika s tou tradicí, která tady u nás je v historii, navrhuje a provedla již celou řadu opatření, tak je skutečně velmi mnoho.

Dovolte mi tedy sdělit Vám jedno sladké tajemství: Jde o dvě naprosto odlišné věci.

Věřte, že toto se nelíbí vůbec nikomu, ani legálním držitelům zbraní, kteří mimochodem patří mezi lidi, kteří nejvíce dbají na to, aby sami dodržovali zákon.

Ano, to je opravdu velký problém.

Každou znehodnocenou zbraň musí vidět ještě policie. Opakuji to tady podruhé. Takže řešení problému zneužívání reaktivovaných zbraní vůbec není o jejich zákazu, protože teroristní jsou zákazy víme kde, všichni. Řešením je stanovení správného postupu při znehodnocování.